A někdy je vlastně srovnáváno, proč vy jste ty doly nezavřeli a Poláci je zavřeli.

Musíme si uvědomit, že podobná ohniska se tady budou zkrátka vyskytovat.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Prosím, máte slovo. Připraví se paní předsedkyně Pekarová Adamová, také s přednostním právem. Já vám děkuji za slovo, pane předsedající, a děkuji i za předešlé vysvětlení některých věcí panu ministrovi.

Takže já jsem ráda, že jsme jako Piráti iniciovali tento bod, že tento bod byl zařazen na dnešní jednání Sněmovny díky tomu, že jsme o to usilovali, ale nechápu, jak se můžeme tvářit, že všechno probíhá jako kdyby podle plánu.

Aby se nepostupovalo neustále postupně.

Jinak ne. Jinak opravdu to, čeho jsme teď svědky, je počátek.

A to je přece nedává smysl.

Jsou to kapacity, které jiné země zvládly. My absolutně nevíme, jak bychom to jako země zajistili. Maximálně jsme se dostávali v těch špičkách na 9, 10 tisíc, 11 tisíc maximálně denně. Jsme opravdu rádi, že se tohle dnes probírá, je to velmi důležité.

A ze všech těch informací, které máme, ani neprobíhá rychlé vyhodnocování, jak se daří dohromady propojit různé důležité nástroje chytré karantény, jak se daří vyhodnotit vládě, co opravdu nejlépe funguje a co třeba v tom regionu Karvinska není tak užitečné.